Děkuji a z místa s faktickou se hlásí pan poslanec Lang. Já bych tady pro pana kolegu, který také velice krásně začal.

Pravděpodobně nevím, co budete říkat za 14 dní, kdyby ve druhém kole pan Babiš uspěl a stal se prezidentem České republiky. Děkuji.

Pane poslanče, máte slovo. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové poslanci, dovolte, abych i já se dnes na zasedání Poslanecké sněmovny vyjádřil na adresu vlády Petra Fialy, která má za sebou jeden rok fungování ve velmi pohnuté době. Chci tímto vystoupením také odpovědět občanům, kteří mi v posledních dnech zasílali emaily s prosbou, abych si při hlasování o důvěře vládě Petra Fialy zachoval svou čest, hlasoval v zájmu občanů České republiky a dodržel tak slib, který jsem občanům dal. Mohu nejen tyto pisatele ubezpečit, že budu hlasovat v souladu se svým svědomím a poslaneckým slibem, a to také zde odůvodním proč.

Aniž by se pro tento pokus hnutí ANO pokusilo získat Stranu přímé demokracie Tomia Okamury, bude vláda čelit vyslovení nedůvěry již podruhé v relativně krátké době. Důvody takového kroku, které předkládali lídři hnutí ANO v uplynulých dnech médiím, považuji za veskrze zástupné. Uváděné argumenty jsou jako vždy úmyslně zkresleny a vyznačují se značnou mírou neobjektivity, především ovšem postrádají patřičnou sebereflexi. Jediným skutečným důvodem konání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny před druhým kolem prezidentských voleb je snaha o rozpoutání bouře ve sklenici vody v čase, kdy zakladatel a stávající předseda hnutí ANO Andrej Babiš kandiduje na prezidenta České republiky a v souboji se svým protivníkem ztrácí.

Opoziční hnutí ANO se snaží vytvářením negativního obrazu práce vlády Petra Fialy vzpomeňme zde často užívaný slogan: špatně, málo, pozdě využít k posilování vlastních volebních preferencí a ke strategické přípravě na další parlamentní volby. Existuje řada variant budoucího vývoje na politické scéně, ale dlouholetý koaliční nepotenciál hnutí ANO na celostátní úrovni dává tušit, že případný pokus o sestavení vlády po vítězství v dalších parlamentních volbách, vycházímeli ze současných volebních preferencí, by v případě menšinové vlády měl výrazně větší šanci na úspěch s podporou prezidenta republiky. Shrnuli to, pro budoucnost hnutí ANO je poměrně zásadní, aby se jeho předseda stal příštím českým prezidentem. V opačném případě by totiž mohl nastat úpadek a jistě by došlo i na přeskupování, případně štěpení celého hnutí ANO, které ještě pořád stojí a padá s osobou svého předsedy. Rád bych se ale konečně dostal k realitě posledního roku. Pokud bych měl tento rok srovnat s předchozími dvěma lety, kdy celý svět sužovala pandemie COVID19, nelze vynechat energetickou krizi, dvojcifernou inflaci a vojenskou agresi Ruska na Ukrajině, která vedla k migrační vlně, jaká tady nebyla od druhé světové války, tedy faktory, se kterými se nepotýkala žádná z předchozích českých vlád od roku 1993. Vláda Petra Fialy byla a je nucena čelit výzvám, které přináší tento nezvykle turbulentní čas. Výčet přijatých opatření a úspěchů vlády Petra Fialy zde uvedla celá řada předcházejících řečníků, počínaje premiérem této země. Pokud to stručně shrnu, i přes nutnost čelit aktuálním výzvám byly ve všech rezortech nastartovány změny, které mají vést k realizaci vládních programových cílů. Vláda se přitom stále učí. Co je ovšem zásadní, nepomáhá si omezováním ani svobody pohybu, ani svobody projevu. Věřím, že až se situace stabilizuje, skončí válka na Ukrajině, naše země sklidí první plody práce na zvýšení energetické nezávislosti naší země na ruských surovinách; až zkrotíme inflaci, budou výsledky práce vlády Petra Fialy pozitivním překvapením pro řadu dnešních kritiků, kteří se nechali pomýlit či svést rétorikou jejích odpůrců. Před vládou Petra Fialy stále stojí spousta práce a my koaliční poslanci z hnutí STAN o tom samozřejmě dobře víme.

A stejný přístup uplatňujeme i v parlamentu. Ačkoliv naše práce v Poslanecké sněmovně možná není vidět tak jako v komunále, myslím, že se oprávněně můžeme již pochlubit úspěchy, které jsme poctivě odpracovali a jež zde byly zmíněny našimi poslanci a ministry. Pochopitelně budeme pracovat vytrvale dál, protože systémové změny nelze provést za několik měsíců, aniž by nehrozilo riziko, že v budoucnu napáchají více škody než užitku. Osobně mám za to, že je nezbytné zeštíhlit státní správu a odbourat byrokracii, snížit mandatorní výdaje a konečně připravit deset let slibovanou reformu penzijního systému. Je nutné se zamyslet nad daňovými výjimkami a zavést progresivní zdanění závislé činnosti, vrátit reformovanou daň z koupě či prodeje nemovitosti. Bolestně se ukázalo, že energie jsou klíčovými komoditami, a proto je mimo jiné nezbytné transformovat akciovou společnost ČEZ na státní podnik. V oblasti sociální politiky je nutné, aby hmotná pomoc lidem v sociální nouzi nebyla poskytována plošně, ale adresně dle skutečné ekonomické potřeby rodin a jednotlivců, tedy efektivněji. Věřím, že v rámci postupující digitalizace agend Ministerstva práce a sociálních věcí a jemu podřízených organizačních složek státu se i nadále bude postupovat mílovými kroky vpřed a v blízkém časovém horizontu dokončíme rozpracované záležitosti řešené tímto rezortem už několik volebních období.